Pokud si dobře pamatuji, tak pro něj tehdy hlasovala Poslanecká sněmovna jednomyslně. Tento návrh zákona se osvědčil, takže i bez války na Ukrajině bych dřív nebo později navrhl prodloužení ještě o jeden rok.

Nicméně my reagujeme i na obrovskou vlnu solidarity, kterou projevují i čeští občané, ale také české firmy, české neziskové organizace tak, abychom ji pomohli daňově. Jednak daň z příjmu a za druhé správní poplatky.

A současně umožňujeme, aby takový odpočet si mohl uplatnit i poplatník, který je daňovým rezidentem na Ukrajině, a oblast osvobození od daně z příjmů, tam se opět rozšiřuje ten účel, to znamená podpora obranného úsilí Ukrajiny. Je to navrhováno, aby to platilo pro zdaňovací období roku 2022.

Je tam generální možnost odpuštění správních poplatků s tím, že každý správní úřad sám posoudí, zda to využije, nebo ne. A současně má to i zpětnou účinnost, to znamená, pokud tak správní úřad už učinil, tak za to nebude nijak sankcionován nebo popotahován. Mám zprávu, že veto, bude vetováno. To já plně respektuji. Potom v rozpravě navrhnu dvě možná zkrácení lhůt na projednání mezi prvním a druhým čtením.

Pokud by to bylo vetováno, pak navrhnu standardně zkrácení o 30 na 30. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane ministře, vaše návrhy jsem si poznamenal.

Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové. Doplním pana ministra maximálně v tom, že jak již řekl, předložený sněmovní tisk 173 upravuje zejména zákon o dani z příjmu ve třech částech opatření a v poslední části zákon o správních poplatcích.

V druhé části opatření v oblasti osvobození od daně z příjmu nové osvobození od daně z příjmu u příjmu ukrajinského zaměstnance v případě, že jeho zaměstnavatel poskytl jemu nebo členu jeho domácnosti bezplatně ubytování. A druhá část nového osvobození jsou všechny bezúplatné příjmy, které byly poskytnuty a na druhé straně přijaty za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny.

Ta část, která se týká zákona o správních poplatcích, spočívá v opatření, v kterém se správní úřady zmocňují upustit po vlastním uvážení od vyměření nebo vybrání správního poplatku. To je vše. Já vám děkuji, pane zpravodaji. Já tedy otevírám obecnou rozpravu a jako první eviduji přednostní právo paní předsedkyně Schillerové. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Pane ministře, já bych chtěla říct, že nebudu už opakovat to, co jsem říkala před chvílí, když jsem reagovala na vystoupení pana premiéra chápeme tu složitou situaci, žijeme všichni už několik týdnů tragédií na Ukrajině, kdy ten bezprecedentní krok Ruské federace narušil život nejen 40 milionům Ukrajinců, ale změnil vnímání světa nás všech.

To je všechno logické, to by problém nebyl.

Rozumíme tomu, rozumíme, že to situace vyžaduje, ale říkáme si, že pojďme to prodebatovat, třeba i to ještě vylepšíme v těch výborech to vůbec není nic proti tomuto návrhu.

A jsme připraveni spolupracovat velmi aktivně na tomto návrhu. Děkuji vám. V tom případě není možné projednávat podle § 90 odst. Děkuji za slovo.